A nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu, přičemž si dovolím zagongovat, protože budeme za chvíli hlasovat.